Děkuji panu zástupci navrhovatelů. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Mohu zde sdělit, že po odůvodnění člena návrhové skupiny pana Tejce a zpravodajské zprávě pana poslance Marka Bendy a po rozpravě ústavněprávní výbor přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh schválila, a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala v tomto návrhu zákona změnu a doplněk spočívající v tom, že v článku I bod 1 se zrušuje. Děkuji panu zpravodaji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Fiedler.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý večer, paní předsedající. Dobrý večer, kolegyně a kolegové. Ano, máme pozdní datum. A proč se tento návrh zákona projednává až po takové době od té doby, co byl předložen, to by si měla vládní koalice sama hrábnout do svého vědomí, proč to propadlo minulou schůzí, proč to říkáme dneska. Chápu, že by bylo dobré to projednat co nejrychleji, ale pánové, tu časovou prodlevu, pánové z vládní koalice, za tu si tedy můžete sami, to se na mě nezlobte! Chtěl bych tedy konečně využít toho, když tenkrát byla svolána mimořádná schůze k tomuto problému, kterou iniciovaly dva poslanecké kluby a kterou vládní koalice neschválila program té schůze, aby ta schůze mohla proběhnout, tak abych se konečně vyjádřil k tomu, co mělo být předmětem té schůze. Postupný běh událostí mi dává za pravdu, že ten náš požadavek, aby k tomuto tématu byla svolána mimořádná schůze, byl nanejvýš oprávněný. Premiér, nepřítomný premiér Sobotka, nás tehdy vyzval k tomu, abychom ty připomínky zaslali jemu na Úřad vlády, a že se dají řešit v rámci interpelací. Tak po odpovědi, kterou jsem od premiéra Sobotky dostal na své dotazy, které jsem mu zaslal, si to opravdu, ale opravdu vůbec nemyslím. V dopise premiér Sobotka na mé dotazy odpovídá cituji: